53. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky Tímto bodem jsme se zabývali ve středu 7. března tohoto roku, kdy proběhlo první kolo volby. Prosím, aby předseda volební komise pan poslanec Kolovratník zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne.

První bod, který byl avizován, je bod číslo 53 Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury ČR. Oba dnešní volební body se týkají Ministerstva kultury a přítomného pana ministra Ilji Šmída. Pokud by na něj byly kladeny nějaké otázky, tak je zde připraven.

Zbývá tedy obsadit jedno místo. Kvorum tehdy nebylo dosaženo velmi těsně tím třináctým, takže věřím, nebo myslím si, že dnes můžeme radu doplnit do finálního počtu.

Tato dvě jména tedy budete mít na svém lístku a budete z nich vybírat toho případného posledního třináctého člena Rady Státního fondu kultury. A protože se jedná o druhé kolo již rozběhlé tajné volby, není v tuto chvíli rozprava a já prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání tohoto bodu. Ano, pane předsedo, je to tak, rozprava již byla ukončena, takže přerušuji jednání na tajnou volbu. 64.

Prosím pana předsedu volební komise, aby se opět ujal v této věci slova. Tak i zde budu stručný, ale omlouvám se, bude to trvat o dvě minutky déle, protože vám dlužím vysvětlení, jak bude ta volba organizována. Tady se tedy jedná o Státní fond kinematografie.

Na poslanecké kluby vám byly distribuovány 19. února. Pokud nejsou námitky, nebudu ho číst, abych nezdržel, ale vysvětlím postup. V tomto případě musíme zrealizovat postupně tři volby a na tři různá volební období. Za prvé za člena Rady fondu kinematografie pana Jana Svěráka. Ještě minulá Sněmovna na konci června se pokoušela volbou to místo doplnit, ale nikdo nebyl zvolen. Tehdejší ministr kultury Daniel Herman doručil nominaci již na konci sedmého volebního období a současný pan ministr na té nominaci setrval.